Upustit od faktické správy zajištěných nemovitostí.

Upravit jednoznačně postup při správě zajištěného podílu v obchodní korporaci. Stávající právní úprava je v tomto směru zcela nedostatečná. Správu by měli vykonávat insolvenční správci za odměnu, jejíž výši stanoví prováděcí vyhláška. Rozšířit podmínky pro zajištění majetkových nároků osoby poškozené trestným činem.

Na druhé straně jsme upřednostnili za resort spravedlnosti to, co dlouhá léta bylo opomíjeno, to znamená zájmy poškozeného. Dále umožnit zajištění pouze části majetku obviněného pro účely výkonu trestu propadnutí majetku.

Po vzoru zahraničních právních úprav upravit obligatorní propadnutí majetku, který byl získán trestnou činností nebo jako odměna za ni a nelze jej vrátit poškozenému, čili v souladu s principem, že pachateli trestného činu by důsledně mělo být odčerpáno všechno, co získal nebo nabyl, nebo jak se obohatil trestnou činností. Návrh zákona byl v závěru chci upozornit ještě jednou projednán v ústavněprávním výboru. Byly přijaty pozměňovací návrhy, se kterými souhlasím a podporuji jejich schválení. Děkuji paní ministryni. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Nyní prosím zpravodaje ústavněprávního výboru, pana poslance Marka Bendu kterého tady ale nevidím.

Pan poslanec Vondráček. Budeme tedy hlasovat o změně zpravodaje, pokud není proti tomu postupu námitka. Není tomu tak. Navrhuji tedy změnit z nepřítomného pana poslance Marka Bendy zpravodaje k tomuto tisku pana poslance Radka Vondráčka. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Já tedy poprosím pana zpravodaje Radka Vondráčka, aby se ujal slova. Prosím, pane zpravodaji. Ústavněprávní výbor se tímto návrhem zabýval. Myslím si, že nenastal zásadní problém v celkovém záměru tohoto zákona zpřesnit stávající úpravu a zlepšit celkovou situaci. V diskusi ovšem vyplynul jeden takový neuralgický bod a to je § 49a, jak už tady předestřela paní ministryně. Já jsem byl přihlášen původně i do obecné rozpravy. Nevím, jestli z pozice zpravodaje bych nějak měl šířeji komentovat tento sporný paragraf. To bych si možná nechal do svého následujícího příspěvku. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Martina Plíška. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pěkný večer, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Tento sněmovní tisk, který projednáváme, vypadá na první pohled bohulibě, nevinně.

Zlepšuje se také postavení poškozených v rámci tohoto řízení. Nicméně se do tohoto ustanovení dostalo jedno nepřijatelné ustanovení, které je podle mého názoru v rozporu s naším ústavním pořádkem, se samotnou Listinou základních práv a svobod, a to je část druhá, změna trestního řádu, článek 3, kde se zavádí nový § 49a, který umožňuje, aby za určitých podmínek došlo k zajištění majetku osoby, která je byť zatím pouze podezřelá ze spáchání trestného činu, a to a teď poslouchejme všichni, oni to tady předřečníci už zmiňovali ještě před zahájením samotného trestního stíhání a to pouze ještě ke všemu na základě rozhodnutí státního zástupce na návrh poškozeného. To znamená, státní zástupce se, řekněme, dohodne s policistou, s policií, na návrh poškozeného a dojde k prolomení základních lidských práv, dojde k zabavování majetku ještě v momentě, kdy samotné trestní stíhání nebylo zahájeno. Přitom náš ústavní pořádek, Listina základních práv a svobod, říká, že do základních práv a lidských svobod lze vstupovat pouze se souhlasem soudu, což bývá zvykem i v určitých jiných zásazích do základních lidských práv v rámci trestního řízení. Dokonce i vládní poslanci navrhovali úpravu, že by se tam měl dát soud s nějakou pořádkovou lhůtou, nikoliv tedy jenom státní zástupce. Zatím tedy jsem si nevšiml nějaké snahy paní ministryně předložit zpřesnění tohoto ustanovení. Já proto v podrobné rozpravě z důvodu, že toto ustanovení by mohlo být v rozporu s naším ústavním pořádkem, navrhnu, předložím pozměňovací návrh, kterým navrhnu vypustit ten nový § 49a, který podle mého názoru nepřípustně zasahuje do základních lidských práv a svobod, protože bez souhlasu soudu skutečně nelze nikomu před zahájením trestního stíhání a trestního řízení zabavovat libovolně majetek. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Plíškovi. Nyní s přednostním právem se hlásila paní ministryně. Ne? Takže pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

V podstatě jsme se shodli na tom, že ta úprava není úplně nejšťastnější a možná na ni nejsme připraveni.

Teď dochází k takové situaci úsměvné. To je vše vzhledem k uplynutí času.